Poštovane kolegice i kolege, odnosno zapravo kolegica nema a kolega svega tri, ali odnosno trojica, nastavljamo sa prethodnom točkom pa će završno sad govoriti u ime Kluba zastupnika Mosta, poštovani zastupnik Nino Raspudić, izvolite.

Poštovani predsjedavajući, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici.

Međutim to što se dogodilo je ozbiljan udarac za EU i jedno ozbiljno upozorenje, da se krenulo krivim putem, da su obilježja tog krivog puta, ponovit ću još jednom, demokratski deficit prije svega a onda i sve očitija kadrovska podkapacitiranost ljudi koji vode EU i njezine institucije. Nepovjerenje je bilo na niskoj razini, euroskepticizam 70-ih godina međutim, vremenom je ono raslo pogotovo 90-ih kada EU pokušava prerasti u političku uniju, ljude koji su iznosili euroskeptična stajališta se ili najprije ismijavalo, kasnije etiketiralo kao nekakve populiste, pa čak i fašiste umjesto da su se pokušali čuti njihovi argumenti i probleme na koje su ukazivali.

Ne fer prema ostalim članicama EU-a, što nije bilo dobro.

Nakon što se Brexit dogodio, nedostajala je ta samokritičnost elementarna da se vidi gdje je bio problem, umjesto toga ovo što čuli, danas smo to spominjali, ima Crohnov manifest iz 2019., sličio je više na gašenje vatre benzinom.

Na kraju nakon puno natezanja dogodilo se ono što je većina i očekivala, a to je da će se 5 do 12 naći nekakav sporazum i dobro je da je do njega došlo jer i najgori sporazum je bolji od izlaska bez sporazuma kaotičnog koji bi doveo do privremenog pucanja u trgovačkih, gospodarskih, carinskih pa i osobnih nekakvih veza, izgubilo bi se tu i puno vremena i energije i novca, ovako sporazum je postignut i dobro je da postignut. Ponovit ću još jednom iz perspektive nas kao građana članice EU-a, legitimno je postaviti pitanje koliko smo mi sa EU strane tim sporazumom dobili i uspjeli ispregovarati svoje interese a što je dobiveno s druge strane? Imamo taj jedan pokazatelj s kojim maše britanska strana a to je da su oni ponovit ću još jednom, od 65 ključnih točaka na koncu u sporazumu 28 njih dobili na svoju stranu, EU 11 a kompromisno 26. Nisam vidio da se itko iz EU-a od pregovarača hvali kako smo mi prošli bolje nego se stvara neka utopijska slika idile „evo svi su zadovoljni, svi sretni“, nikad u tim pregovorima, natezanjima i kompromisima ne mogu oko svih točaka svi na isti način biti zadovoljni a ovo što se dogodilo sa pregovorima sa farmaceutima, da je nam pravo sumnjati da ovo što tvrde Britanci, da drži vodu, dakle da su oni 2,5 puta po točka ostvarili više pobjeda od EU pregovarača.

Hvala, g. potpredsjedniče.

Bilo bi puno bolje da smo mi tu uvrstili i našu socijalnu kategoriju mirovine, dakle o čemu je pričano, samo da vam dam primjer dakle, koji su druge države to radile i kako se to kod njih zove i može se korelirati sa onim što smo i mi trebali uvrstiti. Pa tako Belgija je uvrstila zajamčeni dohodak za starije osobe, Bugarska socijalnu starost i mirovinu, Cipar socijalnu mirovinu, Grčka posebne naknade za starije osobe, Mađarska ne doprinosni doplatak za starost, Italija socijalne mirovine za osobe bez vlastitih sredstava, Litva mirovina s naslova socijalne pomoći, Poljska socijalne mirovine, Portugal ne doprinosna državna starosna i invalidska mirovina, Slovačka socijalna mirovina priznata prije 1.siječnja 2004., Slovenija državna mirovina, Španjolska novčane naknade kao pomoć starijim invalidnim osobama koje su nesposobne za rad, Švedska financijska potpora za starije osobe itd. dakle ako mislimo da tu ne spada i naš zakon koji smo nedavno donijeli onda zaista u ministarstvu zaista trebaju preispitivati svoj rad i odnos prema europskim poslovima. Na kraju bih rekao da je Unija dobar projekat, da je to projekat koji garantira mir, sigurnost i suradnju na Europskom kontinentu i ne mogu se složiti sa kolegicama i kolegama koje su ovdje iznosili suprotan stav, a to je da EU nije donijela mir u Europi. Ja bih rekao da je baš suprotno jer EU je nastala prije svega na dogovoru Francuske i Njemačke koje su bili glavni, reći ćemo u to doba zbog sukobljenih interesa odnosno borbe oko energenata generator sukoba u Europi. To je stavljeno ad acta i Unija je donijela mir. Unija također postaja i globalni igrač i Hrvatska nikad ne bi mogla ni sanjati imati utjecaja na neke globalne procese da nije članica EU. Isto tako često zaboravljamo i prednosti EU zato što smo neke stvari počeli uzimati zdravo za gotovo. Ne želim sada taksativno nabrajati sve, ali evo možda zadnje što naši građani najčešće osjete kada odu u inozemstvo to je nepostojanje roaminga. Dakle, možete zvati, javljati se kući bez ikakvih naknada i cijela Unija je jedno operativno područje.

Izvolite.

Hvala g. potpredsjedniče. Evo na kraju ove rasprave možda se referirati na nekoliko teza koje su iznesene.

Čini mi se da je važno ovdje napomenuti da je uvijek potrebno kritički sagledavati kako rade institucije tako nacionalne, tako i one europske, ali ne bi bilo dobro preispitati strateško usmjerenje. Mi smo donijeli odluku, bio je i referendum, Sabor je donio odluku tada naravno bila je i pluralnost Sabora, bilo je i pravaša u tom sazivu Saboru i koliko se ja sjeća nitko nije glasao protiv ulaska Hrvatske u EU. Bilo je i od našeg ulaska različite vlade, različite koalicije, ljudi koji su sudjelovali u tim vladajućim većinama i uglavnom podržavali isto tako to proeuropsko usmjerenje. Prema tome, preispitivanje tog strateškog usmjerenja mislim da ne bi bilo dobro. Geopolitički gledajući opcija je bila ako se ne ulazi u EU ostaje se na političkom smislu trusnom Balkanu i naravno da je Hrvatskoj i u hrvatskim nacionalnim interesima i tada i danas bilo bolje biti član EU. Često se i u tom kontekstu i nekih kritika spominjala i Poljska i Mađarska i neke, međutim i kod tih zemalja, bez obzira da sada da ne ulazim u konkretne neke teme koje te zemlje imaju sa europskim institucijama, ali tamo nigdje ne zagovara izlaz EU. Štoviše i kod zadnjeg spora koji je bio prilikom zadnjega, nego zadnjega prošle godine Vijeća njemačko predsjedanje je postigao i s tim zemljama dogovor. I u krajnjoj liniji i u našem susjedstvu sa ove jadranske strane, dakle s druge strane Jadrana u Italiji vi vidite snage poput one Mattea Salvinia koje su bile prilično kritične prema EU koje su sada nakon svih negativnih posljedica ove ekonomske krize izazvane pandemijom odjednom imale i izražavaju sada jednu proeuropsku politiku i žele sudjelovati čak u jednoj proeuropskoj vladi i događa se to da ih tih, ajmo reći tzv. proeuropskih krugova i žele da takva snaga sudjeluje u toj većini. Dakle, očito neki novi procesi se događaju i mislim da bi bilo dobro kad već otvaramo te teme da onda budemo i aktualizirani i da pratimo što se događa. Na kraju, ponovio bih da put koji je Velika Britanija izabrala nešto što mi poštujemo kao odluku koju je donijelo UK, ali to sasvim sigurno zbog specifičnosti britanske pozicije, povijesti, položaja odnosa koji ima prema svojim bivšim kolonijama je jedna situacija koja se ne može usporediti sa situacijom u kojoj se mi nalazimo. I stoga hrvatski put razvoja jest put unutar EU. Utoliko je naravno i dobro da isto tako nakon Brexita iskoristimo i ovu situaciju koju nismo mi izazvali, ali da iskoristimo za jednu novu fazu u našim bilateralnim odnosima sa Ujedinjenom Kraljevinom, da osnažimo te bilateralne odnose.

U ovoj završnoj riječi željela bih se zaista zahvaliti svim zastupnicima i zastupnicama u Hrvatskom saboru koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Stvarno mislim da je bila izuzetno bogata i da smo kroz ovu raspravu mogli rasvijetliti pa malo i raspraviti čitav niz pitanja pa ja bih čak rekla ne samo, vezano za samo ovo izvješće, vezano za ova 3 ugovora koja je EU sklopila sa Ujedinjenom Kraljevinom vezano za buduće odnose kao i onaj sporazum o povlačenju nego smo, rasprava je dotaknula i pitanje rasprave o EU, potaknula je i pitanje rasprave o Ujedinjenom Kraljevstvu. Dobiti Hrvatske kao članice EU su zaista neupitni i ja bih rekla sam iznos financijskih sredstava koje će Hrvatska imati na raspolaganju u idućem višegodišnjem financijskom okviru usprkos činjenice što Ujedinjena Kraljevina je izašla iz EU i bila je jedan od najvećih doprinositelja u taj proračun, Hrvatska će u narednom razdoblju imati ogromni, veliki broj sredstava, iznos sredstava na raspolaganju 24 milijarde EUR-a, dakle kako iz redovitog višegodišnjeg financijskog okvira, dakle proračuna EU, tako i iz ovog posebnog instrumenta Buduće generacije EU koji će osiguravati i oporavak i otpornost, jačanje gospodarstva, osigurati visoke i socijalne standarde naših građana. Jednako tako sudjelujemo i u otvorenom, jedinstvenom tržištu, sudjelujemo u svim onim ugovorima o gospodarskoj suradnji koje je EU sklapala s trećim državama. Našim gospodarstvenicima time se otvara široko područje rada i mogućnosti pribavljanja gospodarske koristi. Bilo je ovdje rasprave što bi bilo da je Ujedinjena Kraljevina bila u Eurozoni, nikakve razlike u mogućnosti izlaska Ujedinjenog Kraljevstva ne bi bilo, dakle Članak 50. Ugovora o EU jasno kaže da svaka država članica dakle može pokrenuti postupak, postupak izlaska. Bilo je riječi o Ujedinjenoj Kraljevini kakva je njezina dalje budućnost, razgovaralo se i o njezinoj povijesnoj ulozi i nekadašnjeg svjetskog imperija. Razgovaralo se i o tome hoće li ona ostati ujedinjena. Dakle, sve to ostaje vidjeti u budućnosti. Razgovaralo se isto i o Sjevernoj Irskoj koja ostaje carinsko područje EU upravo kako bi se osigurala ta meka granica na Irskom otoku i s time u vezi imamo vrlo čvrsta i jasna pravila postavljena. Ali ono što bih ja rekla je zaista važno, jest da imamo kao rezultat napora pa ja bih rekla i hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, imamo uređeni izlazak Ujedinjenog Kraljevstva i sad pred sobom imamo 3 međunarodna ugovora koja stvaraju čvrsti temelj za buduća partnerstva. I bilo partnerstva EU sa Ujedinjenim Kraljevstvom tako i RH koja može sudjelovati u tom širem okviru suradnje između EU i Ujedinjenog Kraljevstva, ali jednako tako može RH sklapati i bilateralne ugovore sa Ujedinjenim Kraljevstvom u područjima od posebnog interesa. Kad je riječ o sporazumu o zaštiti klasifikacijskih podataka, postavilo se pitanje koji je njegov domašaj. Taj sporazum omogućava zaštitu klasificiranih podataka EU i država članica kada djeluju u okviru zajedničke sigurnosne i vanjske politike. Tako da taj upravo ugovor može poslužiti kao dobar temelj za pregovore i za konačno sklapanje moguće nekog kasnijeg sporazuma između EU i Ujedinjenog Kraljevstva upravo u pitanjima partnerstva u zajedničkoj i suradnji u obrani i u sigurnosti. Promišljalo se i o budućnosti Europe. Naravno, budućnost Europe promišlja se svakodnevno, a upravo tijekom hrvatskog predsjedanja je zapokrenut i veliki postupak stvaranja uvjeta za održavanje konferencije o budućnosti Europe. Tijekom našeg predsjedanja utvrđeno je stajalište vijeća o tom pitanju koje onda sada zajedno sa Europskim parlamentom i Europskom komisijom treba dogovoriti zajedničku izjavu kojom će se uspostaviti, osnovati konferencija budućnosti Europe u kojem će 2 godine države članice, sve institucije država članica, civilno društvo, građani država članica moći izlagati svoja stajališta, svoja mišljenja, svoje prijedloge o tome u kojem smjeru, na koji način bi se EU trebala dalje razvijati. Kad je riječ o novčanim naknadama, Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe koji je nedavno usvojen u ovom Visokom domu, uspostavio je dakle tu nacionalnu potporu koja omogućava određeni stupanj socijalne zaštite hrvatskim državljanima koji žive u RH i upravo stoga što je ta naknada tako postavljena, tako uređena, tako propisana, ona sama po sebi nije pogodna ni podležna izvozu davanja. I upravo zato što nije pogodna i podložna izvozu davanja, nije bilo potrebe, zaista nije bilo potrebe da se taj zakon i ta naknada ugradi u Protokol, prilog I. Protokola o koordinaciji socijalne sigurnosti. Naše nadležno tijelo itekako je bilo svjesno da su druge države svoje zakone pobrojale u prilog I., neke države koje imaju sličnu naknadu uređenu pobrojale, međutim, oni su to pobrojali upravo zato što, da nisu ju ugradili postojala bi mogućnost izvoza te naknade, a dakle naš zakon je tako postavljen da sam uopće ne predviđa koordinaciju socijalne sigurnosti pa će u konačnici biti jednak tretman i ove naše naknade, nacionalne naknade i ovih drugih naknada koje su neki govornici posebno isticali da su navedene u prilogu I., posljedica će biti da neće biti sastavni dio koordinacije socijalne sigurnosti niti će biti predmet izvoza tih davanja. I završno, neka, dopustite mi da možda rezimiram, pregovori su o ova tri sporazuma, vodili su se izuzetno intenzivno, bilo je čitavi niz pitanja koji su zaista usporavali, ponekad i otežavali, odnosno čak onemogućavale napredak u pregovorima, međutim, možemo biti zadovoljni konačnim rezultatom tih pregovora. Glavni pregovarač Barnier koji je djelovao pod mandatom koje mu je dalo Vijeće, dobro je odradio posao, a tijekom svih ovih 9 mjeseci pregovora redovito je dolazio u Vijeće, izvješćivao o napretku, izvješćivao o problemima i tražio sugestije, ideje, naputke kako dalje. Samo EU Vijeće u kojem je, sudjeluje naš predsjednik Vlade itekako je isto, strateški ga usmjeravalo, tako da bih rekla na kraju, u danim okolnostima, zaista možemo bit zadovoljni tim sporazumima koji su sada pred nama. Kad je riječ o mogućnosti da Hrvatska uz te sporazume sklapa posebne bilateralne ugovore, oni također, ta mogućnost također, postoji i to je ono što će se i Vlada RH ubuduće također, usmjeriti, bilo da idemo sklapati šire partnerstvo vezano za sigurnost u okviru s EU prema UK-u, bilo pronalaziti načine stvaranja bilateralnog partnerstva upravo tim sigurnosnim pitanjima za koje zaista postoji interes, ja bih rekla, obostrani. Možemo surađivati posebno i u području jugoistoka Europe, svakako u pitanjima borbe protiv cyber kriminaliteta, dakle imamo čitav niz područja koja nam ostaje još za urediti. Spomenuli su se stručne kvalifikacije, uzajamno priznanje stručnih kvalifikacija također, je nešto što slijedi i o čemu ćemo voditi pregovore. U ovom trenutku, ovim sporazumima nisu obuhvaćena pitanja vanjske, sigurnosne i obrambene politike budući da UK nije bilo sklono to sada u ovim pregovorima tijekom ovih 9 mjeseci ugraditi. Bilo je određenih pitanja za koje EU nije bila spremna ugraditi u te sporazume, tako da imamo pitanje ekvivalencije za financijske usluge, jednako kao i pitanje vezano za kvalitetu proizvoda poljoprivrednih, koje je također, spomenula zastupnica u HS-u, to su pitanja koja je EU odnosno EU komisija zadržala za sebe i ubuduće će autonomno o njima odlučivati. Smatramo da smo sve skupa postigli jedan balansiran dobar pravni okvir, a ostaje na svima nama da u budućnosti s tim jednim novim partnerom gradimo dobre, skladne odnose jer mnogo toga nas povezuje i buduća partnerstva su moguća i potrebna na obostranu korist. Evo poštovana državna tajnice, hvala vam na informacijama koje ste nam dali.

Sljedeća replika je poštovane zastupnice Bušić. Ja stvarno nemam pisano pitanje u ime kluba. Ovo govorim u svoje osobno ime i ako vi to dokažete, ja ću vam ono, stvarno idemo na lie detector test, ako hoćete, ali čekala sam do zadnjeg zapravo jer sam se nadala da ćete spomenuti, poštovana državna tajnice Metelko Zgombić, nešto o, u današnjoj raspravi smo stvarno jako puno govorili, govorili smo stvari koje se uopće praktički ne dotiču Brexita međutim nismo spomenuli jednu stvar a to je zemlje Commonwealtha i kako i na koji način su oni reagirali na Brexit i koliko to utječe i na njihovo gospodarstvo i na njihovu trgovinu jer poznato nam je, čitali smo dosta što izjave njihovih premijera, što to zapravo sada znači za njih, pa danas kad smo toliko govorili o Brexitu, ja bih vas molila da se samo nakratko osvrnete na zemlje Commonwealtha i kako je to utjecalo na njih. Pa UK je pri raspravi o potrebi izlaska stalno isticalo kako će ubuduće imati čvrste, još jače odnose i sa zemljama Commonwealtha i sa ostalim velikim svjetskim igračima i vjerojatno će to tako i biti, dakle postoje zemlje Commonwealtha koje su i sada povezane i povezuje ih britanska kruna međutim prema onome što mi možemo vidjeti i čuti jest da ti budući pregovori o nekim budućim ugovorima i ne idu tako lako niti tako brzo, znam da je UK predlagalo Indiji sklapanje isto jednog ugovora o gospodarskoj suradnji, trgovinskoj pa je upitno kojom brzinom će to ići i koji će biti sadržaji.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Vlada je dostavila mišljenje koje ste dobili, želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Pred nama je Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage zaključka Hrvatskoga sabora od 20. rujna 2019. koji je donesen uz Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma. Kao što je poznato, 20. rujna 2019. većinom glasova, znači o potvrđivanju dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, u tekstu kako ga je predložio, donio je taj dodatni zaključak koji je glasio da prilikom polaganja isprave o ratifikaciji, RH je dužna odrediti područje ili područja na koje će se dodatni protokol primjenjivati. U rujnu 2020. odbor je zaprimio prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave u kojem se predlaže stavljanje izvan snage predmetnog zaključka Hrvatskoga sabora od 20. rujna 2019. koji je donesen u Zakonu o potvrđivanju dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma. Ministarstvo pravosuđe i uprave je svoj prijedlog obrazložilo, između ostalog i time da čl. 12. dodatnog protokola koji nosi naziv teritorijalna primjena, propisuje da svaka država ili EU može u trenutku potpisivanja ili prilikom polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, odrediti područje ili područja na koje će se dodatni protokol primjenjivati.

Prilikom donošenja Zakona o potvrđivanju dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma Hrvatski sabor je na istoj sjednici donio i zaključak kojim se utvrđuje da je Hrvatska dužna prilikom polaganja isprave o ratifikaciji, odrediti područje ili područja na koja će se ovaj protokol primjenjivati. Odredbe dodatnog protokola pod nazivom teritorijalna primjena, propisuju da svaka država ili EU može, dakle ne mora, u trenutku potpisivanja ili prilikom polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, odrediti područje ili područja na koje će se taj dokument primjenjivati. U slučaju da pojedina država ne koristi mogućnost koja proizlazi iz ove odredbe te prilikom polaganja isprave o ratifikaciji ne da glavnom tajniku Vijeća Europe izjavu na koje područje se primjenjuje dodatni protokol, podrazumijeva se da će se isti primjenjivati na njezino cijelo područje. Budući se ovdje radi o kazneno-pravnoj sferi, za koju svi znamo da vrijedi za cijeli teritorij države, dakle i ovaj će se dodatni protokol primjenjivati na području cijele Hrvatske. Smatramo zbog ovoga, dakle da nema potrebe davati izjavu glavnom tajniku Vijeća Europe prilikom polaganja isprave o ratifikaciji o području ili područjima Hrvatske na koja će se primjenjivati ovaj dodatni protokol. Ujedno da bi se dala takva izjava prethodno bi trebalo izmijeniti Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola što se iz naprijed iznesenih razloga ne čini svrsishodnim.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici, naizgled danas predmet ove točke je jedna formalnost međutim ne bi bilo loše kad se već dotičemo teme terorizma da progovorimo malo i o meritumu. Naime, priča o terorizmu nije nešto što je daleko od nas, što nas se ne tiče, Hrvatska, a posebno Hrvati u BiH su već odavano pod udarom islamističkog terorizma. On je započeo još za vrijeme rata u BiH kad je nekoliko tisuća dragovoljaca iz islamskih zemalja koje su tada po afganistanskim veteranima skupno nazivali mudžahedinima sudjelovalo na strani Bošnjačke armije BiH. Većina njih je došla preko Hrvatske za vrijeme početnog hrvatsko-muslimanskog savezništva i ratovali su u okviru jedine El Mudžahid armije BiH i počinili teške zločine među kojima se ističe ritualno odsijecanje glava zarobljenika najprije srpskih, a onda u drugom poluvremenu rata i hrvatskih. Uz blagoslova tadašnje Bošnjačke vrhuške koja je i danas vrhuška, a kasnije ću na kraju reći nešto o gospodinu Šefiku Džaferoviću drugom Bošnjačkom članu predsjedništva BiH, dijeljena su im državljanstva bez nadzora, a dio njih poslije rata ostao je živjeti u BiH uglavnom u izoliranim zajednicama gdje su im se pridruživali i neki domaći mladići. Te će zajednice postati rasadnici budućih terorista. Neki od njih marljivo su odrađivali poslijeratni posao maltretiranja hrvatskih povratnika pretežno u srednjoj Bosni što je u Hrvatskoj uglavnom prešućivano. U Hrvatskoj se o islamskom terorizmu govori kao o nečemu dalekom što se tiče velikog svijeta ne znam Pariza, Bruxellesa, ali građani Hrvatske bili su mete islamskog terorizma od pokolja 12 radnika Hidroelektre u Alžiru 1993. do terorističkog napada koji je u listopadu 1995. organizirala Al gamma al Islamiyya u Rijeci nakon što je Hrvatska izručila njezina čelnika. Tada se u Rijeci bombaš samoubojica automobilom bombom zabio u riječku policijsku postaju, ranjeno je 30 ljudi, a pravo je čudo da žrtava nije bilo puno više. U susjednoj BiH islamistički terorizam prisutan je u kontinuitetu od rata. Godine 1997. izveden je veliki teroristički napad u Mostaru, u zapadnom većinski hrvatskom dijelu grada eksplodirala je autobomba točnije naprava koja se sastojala od 15 protutenkovskih mina, 450 grama TNT kocki, 20 protupješačkih mina i 15 kg eksploziva. Rezultat je bio više desetaka lakše i teše ozlijeđenih i oštećeno je više stotina stanova i automobila. Taj napad je organizirao Ahmed Zuhair Handala, islamist koji je kasnije završio u Guantanamu i danas je u Guantanamu. Odmah nakon tog napada u Mostaru dio sarajevskih medija pokušao je plasirati priču kako su to Hrvati sami sebi napravili ne bi li ispali žrtve, a ono što je najjadnije i najsramotnije da se na taj, na ta podmetanja zakvačio i dio tadašnjeg oporbenog tiska u Hrvatskoj. Nakon što su otkriveni pravi počinitelji dakle Handala i ekipa nije poznato da se itko u Hrvatskoj tko je to pisao zacrvenio ili ispričao građanima Mostara i Hrvatima u BiH uopće.

Taj Handala je bio prijavljen u Zagrebu, u Ulici Milana Rešetara na broju 36/4 kao Ahmed Zuhair Handala iz Saudijske Arabije. Njemu su vlasti hrvatske izdale osobnu iskaznicu u prosincu 1994. Sve to se radilo u sklopu potpore tzv. humanitarnim djelatnicima iz islamskih zemalja koji su pod tom krinkom dolazili ratovati u BiH.

Bome su bile podmetnute u pod katoličke crkve u Bogojnu 1996. i u Sarajevu 1997. Iste godine spriječen je atentat na Papu Ivana Pavla II tijekom njegova posjeta Sarajevu. Eksploziv je na vrijeme pronađen ispod mosta kojim je Papa trebao proći. Godinu dana kasnije islamisti su odvojenim akcijama podmetnutim bombama ubili dva hrvatska policajca povratnika u Travnik. Slijedeće godine '99.-te bombom u automobilu ubijen je zamjenik ministra unutarnjih poslova Jozo Leutar. Počinitelji do danas nisu otkriveni iako postoje brojne indicije da je atentat izvela ista islamička ekipa povezana s dijelom bošnjačke političke vrhuške. Najpotresniji primjer je sudbina povratničke obitelji Anđelić iz Kostajnice kod Konjica koju je na Badnju večer 2002. u njihovom skromnom povratničkom domu pobio vehabija Muamer Topalović.

Sljedeće godine 2011. vehabija Mevlid Jašarević je u sred dana pola sata iz kalašnjikova pucao po američkom veleposlanstvu u Sarajevu. U travnju 2015. u Zvorniku je Nerdin Ibrić povezan s vehabijama usmrtio jednog i ranio 2 policajca, a u studenom iste godine teroristički napad koji dolazi iz istog miljea izveo je Enes Omeragić koji je u Rajlovcu, predgrađu Sarajeva, ubio 2 pripadnika Oružanih snaga BiH. Malo nakon toga u sklopu policijske akcije Rez u Sarajevu je uhićena skupina od 11 ekstremista povezanih s Islamskom državom koji su planirali teroristički napad na dočeku Nove godine u Sarajevu. U međuvremenu stare ratne mudžahedine i kasnije vehabije, novu opasnost počeli su predstavljati stotine boraca iz BiH koji su se borili u Siriji i Iraku na strani Islamske države. Gdje su nestali ti ljudi? Islamska država je pokrivala ogroman teritorij, odjednom pala Islamska država, gdje je nestala vojska? Je li možda među ovih milijun mlađih muškaraca vojno sposobnih koji su dolazili s tih područja na poziv Angele Merkel koja je od Milanovića tražila da ih mi 100 tisuća držimo silom ovdje, možda dio i tih boraca. Odlasci iz BiH u džihad, na Bliski Istok, poprimili su tolike razmjere da je u BiH donesen poseban zakon o zabrani odlaska na inozemna ratišta. Pametnom bi bilo samo to dosta, da shvati razmjere terorističke opasnosti u susjedstvu. Hrvatski mediji sramežljivo su prenijeli vijest da se ISIL-ove, u to vrijeme, Islamske države, ISIL-ove crne zastave povremeno zavijore u vehabijskim selima koja su potpuno izvan sustava države BiH, nama najbliži nalazili su se na području općine Velika Kladuša, to vam je malo više od sat vremena vožnje od Zagreba. Prije svega, onih koji su dovodili islamiste i tolerirali njihovo djelovanje. Vehabijski pokret uvezen je i uglavnom financiran iz Saudijske Arabije, obavještajne i sigurnosne agencije BiH više puta su saudijski centar „Kralj Fahd“ u Sarajevu označile kao mjesto okupljanja radikalnih islamista i nikom ništa jer je najblaže rečeno, do sada nedostajalo političke volje da se stvar raščisti. Naime, Saudijska Arabija je veliki američki saveznik, a Amerikanci su najjači faktor u BiH, pa im valjda nije zgodno. Da su samo djelić energije, vremena i novca koje su u zadnja 2 desetljeća uložili u političko slamanje Hrvata, najmalobrojnijeg naroda u BiH, posvetili borbi protiv islamističkog terorizma, danas ne bismo imali taj problem. Situacija je dakle, šizofrena. Veliki američki saveznik financira vehabije, Saudijska Arabija, a onda vehabija rafalima raspali po američkoj ambasadi. I nikom ništa. Svijet je obišla i vijest da su se pojedini navijači reprezentacije BiH u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za EP protiv Irske uzvicima „Palestina, Palestina“ prekinuli minutu šutnje za žrtve terorističkog napada u Parizu, a Daily Mail pod naslovom, Bosanski izbjeglice koji su financijski pomagali američke neprijatelje prenio je već staru vijest da su američke vlasti optužile najmanje 66 osoba za planiranje terorizma povezano s ISIL-om na tlu Amerike, među kojima čak 6 osoba iz BiH. Ovdje ću se sada zaustaviti, a nastavit ću u pojedinačnom govoru o polemici koju je izazvala bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović govoreći o povratnicima sa sirijskog ratišta i liku i djelu Šefika Džaferovića, člana Predsjedništva BiH. Sljedeći klub zastupnika bit će onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ivan Budalić. Izvolite.

Evo pred nama se nalazi Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka HS-a od 20. rujna 2019. g. koji je donesen uz Zakon o potvrđivanju dodatnog Protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma. Terorizam je jedan od najtežih oblika kaznenih djela i problem je globalnih razmjera koji predstavlja izravnu prijetnju slobodi i životu pojedinca. Iako je 2020. g. obilježila pojava i širenje koronavirusa, važno je napomenuti da opasnost od terorističkih napada nije nestala. U razdoblju od rujna do studenoga 2020. g. dogodilo se čak 5 napada na području EU. Pariz 25. rujna, 2 ljudi teško ozlijeđeno, Dresden 4. listopada 1 osoba poginula, okolica Pariza 16. listopada, ubojstvo profesora povijesti, Nica 29. listopada, obezglavljena žena i još 2 ubojstva i Beč, 2. studenog 4 umrlo, još ih je 17 ranjeno. RH stranke je Konvencije Vijeća EU o sprječavanju terorizma. Sastavljena je u Varšavi 16. svibnja 2005. g. koja je stupila na snagu u odnosu na RH 1. svibnja 2008. g. RH snažno osuđuje svaki oblik terorizma koji predstavlja kršenje temeljnih prava i sloboda čovjeka i protivi se ljudskom dostojanstvu. Terorizam se smatra jednim od najtežih oblika kaznenih djela. Dodatni Protokol inkriminira sljedeća kaznena djela vezana uz terorizam. Prvo, ako su počinjena protupravno i s namjerom te ako su u domaćem pravu propisana kao kazneno djelo. Znači sudjelovanje u aktivnostima, organizaciji ili grupi u svrhu počinjenja ili doprinošenja počinjenju jednog ili više terorističkih kaznenih djela. Drugo, pohađanje obuke za terorizam, ako je počinjeno protupravno ili s namjerom. Treće, putovanje u inozemstvo u svrhu terorizma, opet je počinjeno protupravno i s namjerom. Četvrto, financiranje putovanja u inozemstvo u svrhu terorizma koje je počinjeno protupravno i s namjerom. Isto tako, organiziranje ili drugačije olakšavanje putovanja u inozemstvo u svrhu terorizma. Dodatni protokol usvojen je na sastanku Odbora ministara Vijeća Europe 19. svibnja 2015. g. te je stupio na snagu 1. srpnja 2017. g. Do kraja listopada 2020. g. 42 države su potpisale dodatni protokol a ratificiralo ga je 20 država uključujući EU. 20. rujna 2019. g. većinom glasova, 103 za i 2 suzdržana donesen je Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma. Cilj dodatnog protokola je usklađivanje zakonodavstva država članica Vijeća Europe radi olakšavanja međusobne suradnje i učinkovitije sprječavanje i suzbijanja terorizma. Uz to, na prijedlog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, donesen je zaključak koji glasi: Prilikom polaganja isprave o ratifikaciji, RH je dužna odrediti područje ili područja na koje će se dodatni protokol primjenjivati. Danas raspravljamo o stavljanju izvan snage navedenog zaključak, također na prijedlog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Budući da je u odredbi dodatnog protokola, korišten glagol „može“ a ne mora, država članicama EU navedenom odredbom, dana je mogućnost da odrede područja na koje će se primjenjivati dodatni protokol. Ukoliko država ne koristi tu mogućnost, podrazumijeva se da će se protokol koristit na cijelom njezinom teritoriju, kako je propisano čl. 12. dodatnog protokola. Budući da se kazneno zakonodavstvo RH primjenjuje na cijelo područje RH, te nema potrebe davati izjavu o područjima na kojima će se dodatni protokol primjenjivati, da bi se dala takva izjava, prethodno bi bilo potrebno izmijeniti Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola što je nesvrsishodno budući da će se predmetni međunarodni ugovor primjenjivati na cijelom području RH a koji učinak će se postići i nedavanjem nikakve izjave. Kako sam u prvom djelu govora govorio i spomenuo terorističke napade, vidim kolega Raspudić je spominjao BiH, ja bi se osvrnuo na protekle događaje u našoj zemlji. Čin napada na Markovu trgu automatskim oružjem, napad u Pakracu ručnom bombom, u Šibeniku nedavno automatsko naoružanje, 5 osoba koje su stradale. Moramo se zapitati odakle toliko oružja odnosno lako dostupnog oružja. MUP je na svojim stranicama 10. 12. prole godine pozvao građane da dobrovoljno predaju oružje bez sankcija i to je dobro. Međutim, dalje nakon potresa, na području Sisačko-moslavačke županije smo putem medija informirani o većim količinama oružja i eksplozivnih sredstava koji su pronađene po razrušenim objektima. Ja se sada pitam kako izbjeći takve situacije misleći na ove činove terorističke koji su se događali u proteklo vrijeme u našoj domovini. Što znači, prvo omogućiti legalizaciju, kad kažem legalizacija, onda mislim prvenstveno na lovačko naoružanje jer dobar dio takvog naoružanja sigurno se drži na crno koje se kao takvo i može legalizirati odnosno produžiti rokove za legalizaciju i provesti kampanju. Možemo isto spomenuti koronu kao uzrok takvih posljedica odnosno samo zatvaranje, lockdown, sigurno u velikoj mjeri, pridonosi ponašanju naših sugrađana koje evo, ne birajući ni način naravno za sredstva koja nisu dopuštena, da postupaju odnosno da uzimaju stvari u svoje ruke. Evo pa evo iskoristio sam tu priliku da pozovem mjerodavne da na određene načine a prvenstveno misleći na legalizaciju što se odnosi na ovo oružje koje se smatra lovačkim naoružanjem, da se to provede kroz jednu kvalitetnu kampanju kako bismo mogli evo smanjiti i mogućnost i količine naoružanja koje se drži na crno a u cilju naravno, smanjivanja ovakvih napada koji prvenstveno djeluju ne na sigurnost pojedinaca i onih koji su žrtve takvog nasilja nego takva djela sigurno utječu i našu društvenu zajednicu na čitavu našu domovinu i to nije dobro. evo, hvala lijepo.

Tada je Predsjednica Grabar-Kitarović iznijela brojku, podatke o nekoliko tisuća dragovoljaca iz BiH-a koji su otišli na strana ratišta, kao islamski ratnici. Izazvala je pravu polemiku na političkoj javnoj sceni u BiH-u, brojne degutantne uvrede i podmetanja, ali ono što je pruženo kao protuargument je iznio ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić koji je nastojao biti egzaktan pa je naveo, kako je na sirijskom ratištu bilo 226 osoba iz BiH, a ne hiljade, kako on kaže, kako kaže hrvatska predsjednica. Dodao je i kako ih je trenutačno tamo 115, poginulo je 65, a vratilo se 45. Naravno, ne možemo ni približno znati pravi broj jer se pri odlasku na ratište u Siriji sigurno nisu prijavljivali g. Mektiću da kažu, evo, registriraj nas, idemo se mi boriti za Islamsku državu. No, ono što je znakovito je ovaj broj poginulih, 65 poginulih, što sugerira da je vjerojatno na ratište otišlo znatno više od 226 boraca. Kao potvrda teze tadašnje predsjednice Kolinda Grabar Kitarović o nestabilnosti BiH u tom smislu, pokazuje se i potpuno suprotan stav tadašnjeg Mektićevog zamjenika, Mije Krešića koji je braneći hrvatsko predstavništvo, naveo izjavu predsjedavajućeg Vojnog odbora NATO-a, generala Zbora Petra Pavela, koji je rekao da Balkanu prijeti islamski terorizam, ali i ruski utjecaj te kako bi BiH mogla postati, citiram, utočište za terorizam. O uplitanju stranih zemalja poput Saudijske Arabije i drugih sponzora radikalnog islama u BiH suvišno je i govoriti. Sad što se tiče g. Šefika Džaferovića koji se također, tada istaknuo u prizemnim napadima na hrvatsko predsjedništvo, predsjednicu, a zanimljivo je, nedavno i na predsjednika Milanovića zbog njegovih potpuno opravdanih i argumentiranih izjava o BiH.

Imamo i priopćenje HDZ-a BiH, tu su u Saboru i zastupnici iz dijaspore koji su članovi te stanke pa mogu ovo i potvrditi i proširiti, citiram, kao potpisnik dokumenta za dobivanje državljanstva BiH, Džaferović je pomagao svjetski poznate teroriste, radikale i mudžahedine koji su sudjelovali u jednom od najvećih svjetskih terorističkih napada, misli se na New York u kojemu su stradali nedužni ljudi. Kao takav, ne može predstavljati državni vrh BiH kojemu cilj treba biti bolja budućnost, mir, suživot za narode i građane u BiH, kao ni samu domovinu. A zanimljivo je da je bivši ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić objavio javno post naslovljen Džaferovićev plan nije i nikad neće biti moj u kojem je objavio dokument iz kojeg je razvidno da je Džaferović kao načelnik centra Službe bezbjednosti u Zenici dodjeljivao državljanstva BiH mudžahedinima koji su ratovali u BiH iz Egipta, Pakistana, Tunisa, Saudijske Arabije, Jemena i Jordana. No time prisutnost islamskih terorista nije okončan. U veljači 1996. Washington Post je objavio da je u terorističkom logoru pokraj Fojnice i dalje prisutno u to vrijeme 200-tinjak iranskih instruktora koji nastavljaju s aktivnostima. I na koncu, navest ću riječi Miroslava Tuđmana u intervjuu u Globusu 1.9.2017. g. gdje je rekao da je činjenica da su dvojica od onih 18 koji su srušili Svjetski trgovinski centar u New Yorku, imali iskustvo iz borbi u BiH. I kaže Miroslav Tuđman, zbog toga je 4 tjedna nakon rušenja WTC-a Alija Izetbegović bio prisiljen dati ostavku. Dakle, ovo su vrlo ozbiljne stvari u našem susjedstvu, u borbama protiv Hrvata i u ratu i poslije rata sudjelovali su ljudi koji su dio svjetske islamističke mreže koje je izvršila i [[Upadica: Hvala.]] najgore napade, uključujući i onaj u New Yorku.

No ja bih ovu priliku iskoristio i nekoliko minuta posvetio Vijeću Europe te konvencijama koje to tijelo donosi. Dakle Vijeće EU je najstarija paneuropska organizacija koja se bavi uglavnom zaštitom ljudskih prava i usudio bih se reći, institucija koju vrlo često znamo zaboraviti, ne doživljavati onako kako ono zaslužuje i njezina tradicija, njezina starost, a i pitanja s kojima se bavi. Isto tako, kada donosimo konvencije, kada usvajamo, ratificiramo konvencije koje donosi Vijeće EU, mislim da je bitno podsjetiti se i da nije dovoljno konvencije samo ratificirati, usvojiti, nego ih treba i provoditi i mislim da zaista ništa loše za naše građane neće doći od provođenja tih konvencija, čak dapače, njihova prava će biti i zaštićena. Sjetio, podsjetio bih vas tu samo na Konvenciju Vijeća EU o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, jedna, poznatija kao Istambulska konvencija, jedna koju smo također, ovdje usvojili, no, nisam siguran koliko dobro je i provodimo, koliko novaca, edukacija i sve one infrastrukture koje bi zahtijevala njezino dosljedno provođenje, zaista i koristimo.

Ja osobno smatram da stvarno ne postoji potreba da se takva odredba odnosi stvarno na cijeli teritorij RH s obzirom je naša domovina razvedena kako je razvedena i u nekim područjima stvarno postoji veća opasnost od terorizma nego u ostalim područjima i ukoliko treba taj Protokol primjenjivati, sigurno ne treba na teritoriju cijele države. U objašnjenju zbog čega se povlači odnosno ukida ova odluka je da se ionako Kazneni zakon provodi na teritoriju čitave države pa onda nije niti definirana su područja na kojima bi se trebalo to primjenjivati?

Pa hvala vam na ovoj replici, dakle, ne znam, po diskursu koji smo imali prilike gledati u zadnje vrijeme, ispada da je ta krizna točka Markov trg, ali evo, jedino što se desilo su neke ograde i to je to.

Konvencija Vijeća EU o borbi protiv terorizma je važna, to je pitanje koje nas se tiče, naveo sam primjere koliko i na koji način i odakle Hrvatska ugrožena. Međutim, terorizam koji ne jenjava, sad slijed korona krize, zadnjih godinu dana, pošto je sve ionako zatvoreno, imamo manje primjera, ali to ne znači da taj problem je nestao niti da se neće opet pojaviti kada se život vrati u normalu, otvara i neka dublja pitanja. Mi srećom u Hrvatskoj imamo integrirano stanovništvo, dakle u većini slučajeva, dio smo jednog društva. Postoje naravno, izolirani slučajevi, jedan je bio ovaj napadač na Markov trg, ali on se, njega ne treba uspoređivati sa političkim teroristima jer za to nema nikakvih dokaza, nego više sa izoliranim slučajem. To je kao kad bismo zaključili da je zbog slučaja Breivik Norveška zemlja puna mržnje i terorizma koja sada mora pooštravati zakone, sužavati slobode, itd., itd. Međutim, ono što je problem u drugim zemljama, ponavljam, Hrvatskoj još uvijek nema tog problema, to je da sve češće terorističke napade čine u ime određene ideologije, islamističke u ovom slučaju, ljudi koji su druga, u nekim slučajevima, i treća generacija rođena u tim zemljama i na europskom tlu. I to je jedno puno dublje pitanje, što mladića rođenog u Beču tjera da nasumice puta po svojim sugrađanima s kojima dijeli isti zrak, iste ulice, od kako se rodio. To je pitanje neuspjeha integracije, neću ići toliko daleko da sad iznosim tvrdnje kao što su neki europski čelnici, da je multikulturalizam mrtav, ali definitivno otvara dublja pitanja o stanju europskog društva danas. Borba protiv terorizma ne smije biti izlika za sužavanje ljudskih prava i slobode. Te stvari treba i što se tiče zakonodavnog okvira, a onda i represivne prakse raditi vrlo precizno i vrlo minuciozno i mi svi kao narodni zastupnici moramo bdjeti na tim stvarima jer taj problem će se nažalost javljati i u Hrvatskoj. Dakle učiniti sve ono što je potrebno da se terorizam spriječi, međutim, ne donositi ništa preko toga što neće biti učinkovito u borbi protiv terorizma, što može dovesti do sužavanja ljudskih prava i slobode.

Sad će u ime Kluba zastupnika SDP-a završno govoriti poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, izvolite.

Bit ću vrlo kratak, jasan, da ne ostane nešto visjeti u zraku.

I time završavamo i današnji rad, mi ćemo nastaviti s radom u srijedu, 17. veljače u 9,30. Prva točka bit će Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o željeznici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 110.